Děkuji za slovo.

Poslouchejte mě. Důvody jsme řekli protože jste nás nechtěli vyslyšet.

Nerozuměli. My jsme si minulý týden řekli, už je toho moc, uděláme nedůvěru hlasováním, nebo vyvoláme jednání. Tudíž toto nemůže být.... Ještě jednou.

Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo. Chtěl bych reagovat, vaším prostřednictvím, na ctěného kolegu Exnera a připomenout jednání výboru pro bezpečnost, kterému on předsedal v době, kdy jsem já byl mimo v zahraničí a neúčastnil se ani předseda výboru pan doktor Žáček.

A říkal, bohužel se ten účel nenaplnil, že si představovali, že se tam mají původně sejít demonstranti a že jim měl být odebrán ten pocit vlastenectví, aby se styděli za to, že tam jdou. Čili tam to byla zakázka. Spolek Dekomunizace pracoval na pověření ministra vnitra a jeho spolupracovníků, tam se za to platily peníze, za vyvěšení a podobně, tam se čtrnáct dní tohle to hlídalo, a pak se to všechno zametlo, že to vlastně bylo na zadní straně budovy, takže se vlastně nic nestalo. Trošičku výsměch. K otázce migrace na československé hranici. Toť vše, reakce na vás. Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Musí mít buď problém sami v hnutí, nebo ještě hůře ve vládě, kdy tady musí recyklovat jedny a ty samé projevy, slyšeli jsme asi 16 podobných pochvalných projevů na vládu, jak to dělá dobře, jak je tady všechno zalité sluncem. A já si myslím, že i za kolegy jsme rádi, že tato vystoupení máme za sebou. Děkuji.

Tím poslancem, který tu není a není v žádných výborech, jsem pochopitelně myslel pana předsedu ANO Andreje Babiše. Jinak k panu Maškovi, můžeme se sejít nad zápisem, já jsem tam úplně ta slova neslyšel, jak to říkáte vy, myslím si, že to tak úplně nebylo. A myslím si, že banner na Ministerstvu vnitra nebyl žádná hrůza, mně se taky líbil a myslím, že vyjadřoval docela dobře náš názor. Děkuji. Prosím, máte slovo. Já bych chtěl reagovat na pana poslance Exnera. Nicméně směrem k panu poslanci Výbornému, který tu bohužel není.

A já prosím pana poslance Výborného, prosím i pana předsedu klubu Cogana, prostřednictvím paní předsedající, prosím vás, stokrát už nás neurážejte, stokrát nevytahujte stejné lži, stokrát nás nedehonestujte a my to nebudeme dělat taky. Děkuji. Nyní pan poslanec Vondráček s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Flek. Prosím, máte slovo. Velice stručná reakce na pana kolegu Exnera, který nás vyzval, jestli by nebylo lepší si vybrat nějaký vážnější důvod pro svolání schůze k nedůvěře vládě. Já prostě vážnější důvod než ohrožení slova v České republice neznám. A nevyslyšeli jste naše interpelace, nezařadili jste zvláštní bod, nevyslyšeli jste nás na mimořádné schůzi. Dostal jsem jednu arogantní odpověď na svoji interpelaci od ministra vnitra, který tam nebyl. Ale v každém případě nejsem jediný a budu o tom mluvit ve svém příspěvku neznám vážnější důvod, než je to, co se děje, než jsou ty předpřipravené narativy.

To se teď tak jmenuje. Děkuji. Já jsem chtěl jenom krátce zareagovat na pana kolegu Maška ohledně hlídání hranic.

A ten úbytek té migrace, migrační vlny, nebyl jenom tím, že byla zima, ale opravdu že se ty hranice hlídaly. A bohužel, nebo bohudík, jak se to vezme, migranti si nachází nové cesty, jak se do Evropy dostat. A nachází nové trasy. A my víme, že se snaží dostat do Evropy. Ale už to není přes Českou republiku, a to díky hlídání těch hranic. Já osobně jsem tam byl s paní ministryní Janou Černochovou, kde jsme byli na záchytovém středisku v Břeclavi, a opravdu ten účel to splnilo. Hlídka tam byla aktivní jak ze strany armády, tak samozřejmě ze strany Policie České republiky. My opravdu ve STANu nejsme loutky.

Oni se snaží argumentovat tím, co se za nás a možná i tím vnímáním okolí mohlo povést rezortům ministerstev Petra Fialy. Není to pravda. Opravdu, jak vidíte, já se snažím mluvit úplně bez papíru a snažím se reagovat na ty věci, co tu zaznívají. A mí kolegové jsou na tom stejně.